Konkrétního.

A ty tabulky jsou zmanipulované, ano?

Určitě nejsou, mají těžký život, je to hlavně o zdravotnictví, které vůbec nefunguje, jsou to léky a další věci. Takže proto my tady vystupujeme a chceme, aby zkrátka vláda ustoupila od toho, že bude nadále okrádat naše důchodce tak, jak to dělá od svého nástupu do úřadu.

Prosím, máte slovo, pane ministře. Dobré dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Hovořil tady o tom, jakým způsobem tato vláda přistupuje jak k důchodcům, ale i k ostatním skupinám občanů této země.

Když se podíváme na vývoj situace českých seniorů, kteří pobírají starobní důchod a jiné důchody, tak jen za poslední rok a půl ten nárůst výše důchodů je 30 % a v současné situaci je výše průměrného důchodu v této zemi, který prakticky odpovídá i tomu nejčastěji pobíranému důchodu v rámci mediánů, 20 200.

Ale zároveň tady vláda výrazně těmto skupinám osob pomohla za poslední rok tím, že jsme výrazně upravili normativy příspěvku na bydlení.

Bylo to vždycky z vaší strany odmítnuto.

Je to 20 miliard korun za tento rok, které pomohly těmto osobám, těmto ženám, které nebyly oceněny nikdy v minulosti. A v návrhu této důchodové reformy a mě mrzí, že jste ji bohužel nečetl je například právě toto, že systémově řešíme tento problém, abychom dokázali dobu mateřství a rodičovství ocenit u těchto lidí do jejich důchodového účtu tím, že se jim bude připisovat tato doba jako doba, kdy budou mít ten odvod započítaný z výše průměrné mzdy v tom daném roce v této zemi.

Pak se také chci zmínit o podpoře, kterou jsme realizovali nejenom pro důchodce, ale i pro rodiny, pro zranitelné skupiny, v průběhu loňského roku.

Připomínám také to, že KDUČSL dlouhodobě stála za tím, aby se do našeho daňového systému zavedly daňové slevy a daňové bonusy na děti u pracujících rodičů.